Nebylo by náhodou přínosnější, pane ministře, náborový nebo jiný příspěvek vyplácet někomu, o kom víme, že je vycvičený, proškolený, má služební poměr na dobu neurčitou, u policie si něco odsloužil a bude na něm stát výcvik té další generace? Není toto mrhání finančními prostředky, že populisticky dáváte finanční prostředky pouze do náboru a neumíte ocenit a ohodnotit ty, kteří tady slouží a nasazují v našich ulicích každodenně svůj život? Víte, já se obávám toho, že hrozí zneužití náborových příspěvků, kdy se nový příslušník vycvičí, dostane náborový příspěvek a po čtyřech letech odejde za lepším do jiného bezpečnostního nebo ozbrojeného sboru. Už dneska se děje to, že se o mladé muže a ženy schopné vykonávat tuto práci jednotlivé složky přetahují. Opět tady budu opakovat to, co říkám: Považovala bych za přínosné, kdyby se příslušní ministři, pod které spadají ozbrojené a bezpečnostní sbory, dohodli na nějaké jednotné databázi, tak aby prostě někdo, kdo nesplní podmínky pro to být vojákem z povolání, ale může být například celníkem nebo příslušníkem Vězeňské služby, tak aby se o tom člověku vědělo a nemusel se hlásit do deseti výběrových řízení. Tomu se opravdu můžeme maximálně zasmát. Pan ministr se nechal slyšet, že policie potřebuje odborníky na IT, právníky, a k tomu má sloužit právě náborový příspěvek. Jak bude služba atraktivnější pro ostatní příslušníky policie, když bude záležet na rozhodnutí krajského ředitele či ředitele služby policie, zdali příspěvek poskytne z vlastního rozpočtu?

Netvrďte nám tady, pane ministře, že vámi navrhovaná změna nebude mít dopad na státní rozpočet a na již sloužící policisty a celkovou stabilizaci sboru! Až si pořádně ti, kteří dneska slouží, ten návrh zákona přečtou, tak vám z toho sboru odejdou! Vzpamatujte se! Návrh novely zákona je tedy oproti očekávání a prvního pohledu a mediálních vystoupení proti příslušníkům bezpečnostních sborů a nevede nejen k lepšímu ohodnocení a celkovému stavu v bezpečnostních sborech, ale zároveň i některé bezpečnostní sbory může ještě více destabilizovat, než je současný stav.